Nejvíce, kde získáme peněz a které nikdo do dneška nespočítal, je dopad na sociální a zdravotní.

Pokud chceme opravdu pomoci, tak bychom se měli zabývat tím, co podnikatele nejvíc trápí, a to je vždycky to bylo number one nebo číslo jedna statistické hlášení. Dneska je předstihly exekuce, insolvence, protože ty nejvíc v dnešní době zatěžují většinu firem. A ty nejmenší, ty už vůbec takové lidi ani nepřijímají do práce, protože si s tím nevědí rady.

Co se týče věcí kolem poctivosti nebo nepoctivosti ti, kteří opravdu dneska evidují a chtějí evidovat poctivě, tak těm to nevadí, v žádném případě, ba přímo jim to pomáhá odhalit nepoctivé zaměstnance. Minule jsem tady mluvil o tom, že mám deset provozoven, a ne z toho důvodu, abych se chlubil, jak jsem velký nebo malý, ale to, že mě to zatíží za měsíc maximálně dvěma hodinami, těch deset provozoven, dvě hodiny měsíčně, takže když jsem sám, tak mě to nezatíží vůbec. A to chceme digitalizovat na papíře? Pokud chceme digitalizovat, tak musíme jít touto cestou, protože tahle cesta nám pomůže, jak pomoci ještě víc podnikatelům, že by nemuseli vůbec dělat třeba na konci daně a jiné hlášení. Pokud chceme digitalizovat, musíme jít cestou spojení s tím podnikatelem, spojení veškerých věcí, které dělá, abychom my za něj mohli udělat ty daně. Zkuste nad tím uvažovat, protože většina těch opravdu poctivých chce, aby to všechno fungovalo, a nemá problém s EET. Já vám také děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Hájek, poté pan poslanec Španěl.

Já bych chtěl takovou malou edukativní vložku tady nyní předvést.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Myslím, že i tímto jednoduchým postupem by se státní rozpočet naplnil úplně stejně jako zavedením elektronické evidence tržeb.

Já jsem se ve slovech pana Munzara doslova našel a považuji EET opravdu za buzeraci.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na poslance Bláhu, protože mě přijde, že on si nevšiml, že pro ty restaurace už EET platí. On nám říká, že v restauracích se pracuje načerno, nebo napůl načerno.

To je to, co je potřeba si uvědomit. Vy tady tvrdíte, že tou třetí a čtvrtou vlnou řešíte nějaký problém, ale přitom problém, o kterém hovoříte, který měla údajně řešit ta první a druhá vlna, se vůbec nevyřešil.

A druhá věc. Výnos na sociálním a zdravotním pojištění a dani z příjmu, který sledujeme jako daleko vyšší příjem státního rozpočtu, je primárně způsobený samozřejmě minimální nezaměstnaností, a tam je ten rozdíl, a růstem platů, částečně růstem minimální mzdy, ale rozhodně ne EET. Děkuji. Faktická poznámka pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Kupka.